I při respektování odlišností komerčního a veřejného pojištění, u kterého není možno vycházet z principu čisté zásluhovosti, výše plnění plně reflektuje výši pojistného, musí podle Ústavního soudu poměr mezi výší odvedeného pojistného a výší přiznaného důchodu odrážet i pro jednotlivé účastníky jistou míru přiměřenosti, aby došlo k ústavně konformnímu naplnění čl. 30 odst. 1 Listiny základní práv a svobod.

Nicméně jde o dávku, která nedokáže garantovat zachování životního standardu obvyklého u těchto osob z dob ekonomické aktivity, argumentuje Ústavní soud.

Takže starobní důchod.

No, to víme.

Ještě to moje vysvětlení, že nechcete slyšet. Takže mi neříkejte něco, co nemám dělat, to si dělejte vy.